Děkuji.

K tomu objektivně docházelo.

To znamená, v příštím roce opět dojde ke sbližování vlastně základních sazeb těch nemocnic, které mají nižší základní sazbu, s těmi vyššími.

Ale není to tak, že Ministerstvo zdravotnictví je zodpovědné za to, že bude někde nemocnice. Takže to je první.

Jde o to, že skutečně budeme cílit na to, aby se sjednotily vlastně základní sazby napříč poskytovateli akutní lůžkové péče napříč všemi nemocnicemi a platilo se za skutečně poskytnutou péči. Dneska tomu tak není. Je to bohužel nějaká historická reminiscence z minulosti. Ono už se to v tom zdravotnictví takto táhne asi dvacet let.

Myslíme si z našeho pohledu, že by to mělo vést skutečně k systémovému řešení. Je v plánu to, že podle toho nového systému vykazování péče se bude, resp. bude se vykazovat stínově v příštím roce a hradit by se podle něj mělo začít, ale bude to nějaký samozřejmě náběh, od roku 2020. Je to poměrně robustní změna.

Děkuji. Já děkuji za systémové řešení. To je opravdu potřeba, aby i malé nemocnice za stejný úkon dostávaly stejné peníze jako ty velké. Za to moc děkuji. Nicméně bych se ještě... Jedná se o problém malých nemocnic, správně jste to řekl. A já bych se vrátil ještě k té sušické, která bohužel asi některá oddělení do roku 2020 nevydrží. Měl byste nějaký návod, nějaké řešení? Protože tam jde o měsíce, kdy už se kvůli penězům ruší oddělení nyní.

To znamená, my nemáme jako ministerstvo žádný přímý nástroj, jak tu nemocnici řídit, řešit. Takto je to nastaveno. Ta nemocnice nepodléhá Ministerstvu zdravotnictví. Znovu opakuji, je na zdravotních pojišťovnách, aby zajistily dostupnost péče.

Ale obecně platí to, že ta péče musí být zajištěna.

Ani by to myslím nebylo správné, protože my musíme ke všem nemocnicím přistupovat v tomto směru stejně.

To asi nejde a zákon to ani neumožňuje. To znamená, pokud bude hrozit to, že nějaká péče nebude dostupná a nebude splněna ta časová a místní dostupnost, tak jak je nastavena v zákoně, resp. v nařízení vlády, tak to budeme řešit ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami. Děkuji za dodržení času. Než předám další slovo, přečtu další omluvu.

Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové. Obyvatele jihozápadní části Kraje Vysočina již několik měsíců znepokojují informace o projektu opravy hráze rybníka Velký Pařezitý, což je poměrně rozsáhlá vodní plocha ve stejnojmenné přírodní rezervaci, která zahrnuje i vzácné rašeliniště, mimo jiné je nejhlubší na Vysočině.

Veřejnost, která se o této akci dozvěděla poměrně pozdě, začala být tímto projektem velmi znepokojena a já bych tady rád prezentoval ty největší výhrady, které občané k tomuto projektu mají. Za prvé, poté co se měla možnost veřejnost seznámit s podklady, které vůbec vedly k rozjezdu tohoto projektu, tak se ukázalo, že už jenom samotné zdůvodnění toho, proč se tento projekt rozjíždí, je velmi vágní, a řada odborníků ty důvody zpochybňuje. Potom je to rozsah a délka plánovaných prací.